Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil stručně reagovat na kolegu Hamáčka. Každopádně my jsme na rozdíl od vás navrhli pravidelnou valorizaci rodičovské, aby rodiče měli jistotu, že jak bude růst inflace, bude se zvedat i rodičovská do budoucna. Bohužel to vládní koalice zablokovala.

To píše tady dva dny zpátky paní ministryně na facebooku, aby následně 17. prosince ta samá ministryně požádala Sněmovnu, aby hlasovala pro sněmovní verzi, to znamená pro tu verzi, která nepřidává těch 80 tisíc rodinám. Já to vůbec nechápu, jak má někdo tu drzost psát si na facebook, že žádá svoji stranu a spolu s předsedou Hamáčkem svou stranu o to, aby pro něco hlasovala, a pak se tady vymlouvala, že to nejde. Děkuji. Pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo. Mě zajímají ti rodiče. Ke kterým vy se neumíte postavit čelem a říct ano, vás 70 tisíc vezmu a ty peníze vám nedám prostě.

Takže opravdu nejde o sociální demokracii. O ty rodiče. Pan místopředseda vlády Jan Hamáček, faktická poznámka.

A za druhé. Co jste dokázali vy? Byli jsme spolu ve vládní koalici.